Nicméně krásným příkladem toho, jak ty věci nefungují ve chvíli, kdy by měly, může být tak úplně banální věc, kterou vidíme v posledních dnech, jakou byla informovanost veřejnosti právě jak o nařízeních, tak kompenzacích.

Na co si je platíme. A myslíte si, že se tohleto dobře pozoruje člověku, který právě je těmi nařízeními omezen na svém živobytí? Samozřejmě že to, že jste to nebyli schopni udělat, je chybným řízením vlády. Protože kdybyste to chtěli, a stačí často chtít, tak to lze udělat, jak jsme toho svědky teď. A tohle je jeden úplně krásný, ukázkový příklad toho, jak stát pod vaším vedením selhává. Jeden za všechny. Takových příkladů by se totiž daly snášet stovky. Zeptejte se těch, jimž pomoci má. Vy jste jim prostě zakázali podnikat a nám ostatním, nebo všem lidem jsme zakázali, jste zakázali u nich poptávat, tu poptávku jsme taktéž zakázali. Není ovlivněna úrovní jejich služeb, nekvalitou, ale je prostě daná zákazem. A ti lidé teď musí prostě získat jasnou, rychlou pomoc.

Nikdo jiný. A takový návrh rozpočtu nemůže nikdo rozumný podpořit. TOP 09 jej navrhuje vrátit vládě k přepracování, tak jak už tady ten návrh zazněl. Já jej jenom znovu připomínám, podepisuji a věřím tomu, že všichni cítíme tu nutnost dostat jej do reálnějších čísel, a ne schvalovat pohádku o státním rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes projednáváme návrh státního rozpočtu se schodkem 320 mld. A zde se otevírá otázka a je nasnadě se ptát, zda bude platit tento schodek, nebo nebude platit. V září bychom možná si řekli, že ano.

Připomenu jen, že v loňském roce naopak, pokud se jednalo o navýšení příjmů, tak paní ministryně do návrhu státního rozpočtu zahrnula plánované navýšení příjmů z daňového balíčku, který ovšem legislativním procesem v té době ještě neprošel.

Za prvé jsou to navýšené výdaje do zdravotnictví. A to myslím, že všichni jsme si vědomi toho, že zdravotnictví v této době, a jeho kvalita, je opravdu velmi důležité a prioritou je tam oprávněně. Ano, to je podle zákona, ta valorizace přichází podle platného návrhu zákona. A pak zde máme navýšení platů učitelů. S tím také souhlasíme a vždycky jsme navrhovali navýšení. I když zpočátku vláda toto odmítala, tak si myslíme, že kvalitní učitelé, dobře zaplacení učitelé jsou dobří pro naše žáky a pro naši budoucnost. Ovšem očekávala bych při odůvodnění paní ministryně, proč se navyšují platy učitelům. A její odpověď je, protože jsme jim to slíbili.

V pořádku. Tam jenom bych se možná paní ministryně optala: V tom papírovém návrhu píšete, že investice se navyšují o 12 mld. korun, a jinde zmiňujete, že o 40 mld. korun. Tak jestli to berete podle toho, jak byl navržen státní rozpočet pro rok 2020, nebo podle skutečné výše, nebo ve vztahu ke skutečné výši investic.

Národní kapitálové výdaje zaznamenaly, jak se píše v materiálech Ministerstva financí, pokles o 13,4 mld. korun, a to z toho důvodu, že právě investice do regionů ze státního rozpočtu byly posíleny v letošním roce pouze jednorázově.

A já se ptám, kde jsou priority, které by vedly ke konkurenceschopnosti našeho státu. Je pravdou, že potřebujeme silniční a dálniční síť, potřebujeme budovat železnice a železniční infrastrukturu. Ale co také budeme potřebovat a potřebujeme, to je digitální infrastruktura. Bez té nebude mít náš průmysl, nebudeme mít průmysl s vyšší přidanou hodnotou.